Pane poslanče, já se omlouvám, ale stejný návrh už přednesl předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Tak byl rychlejší než já. Přesto jsem rád, že jsem mohl takto podtrhnout návrh koaličních klubů. Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi. S dalším návrhem předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážení kolegové, já bych rád požádal trochu tradičně o pevné zařazení volebních bodů této schůze.

Je to proto, že volební body 67, Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu, a 71, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, budou zařazeny později po uplynutí zákonných lhůt. Pak si dovolím druhý bod rád bych požádal o zařazení úplně nového bodu na pořad schůze, a to je Návrh na volbu člena NKÚ, Nejvyššího kontrolního úřadu. Dovolím si využít prostoru tady u mikrofonu. Ještě bych rád vyhlásil novou lhůtu na podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. To je informace pro předsedy klubů. Ta nová lhůta je do úterý 6. května do 14 hodin na sekretariátu volební komise. Poprosím, jestli by nám mohl poskytnout tento návrh. Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Nevidím nikoho.

O těchto návrzích z grémia bychom mohli hlasovat najednou, pakliže nemá nikdo žádnou námitku proti tomuto postupu. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh z grémia tedy byl přijat. Dále k pořadu schůze.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Kdo je proti?

Hlásí se někdo ke zpochybnění hlasování? Pan ministr kultury?

Prosím o námitku. Jestli by někdo z poslanců mohl vyjádřit námitku na mikrofon. Pane ministře, prosím, jestli můžete vyjádřit námitku. Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vyjadřuji námitku z důvodu nefunkčnosti hlasovacího zařízení. Děkuji. Děkuji panu ministrovi. O této námitce dám hlasovat. Zahajuji hlasování o námitce pana ministra kultury. Kdo je proti?

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu KSČM Kováčika o zařazení nového bodu Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti na úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Zároveň byla otevřena znovu rozprava, protože vystoupil pan ministr. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já vám děkuji, vážený pane místopředsedo. Omlouvám se za mírnou komplikaci. Dovoluji si předložit návrh na zařazení pevného bodu, a to na dnes po pevně zařazených bodech. Jedná se o bod 81, projednání harmonogramu státního závěrečného účtu.

Omlouvám se ctěným kolegům a kolegyním, že jsem použil slovo rozprava. Ano, je to jenom návrh, nebyla to rozprava.

Ano, asi mám, nikdo neprotestuje. Zahajuji hlasování o těchto dvou bodech a jejich pevném zařazení zítra jako první dva body po obědě. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu předsedy poslaneckého klubu ANO pana poslance Faltýnka, který navrhuje bod číslo 6, sněmovní tisk 108, druhé čtení, zařadit na středu 30. 4. po pevně zařazených bodech, a bod číslo 9 pořadu schůze, sněmovní tisk 73, druhé čtení, zařadit pevně také na 30. 4. po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále paní poslankyně Černochová navrhuje zařadit bod s názvem Stanovisko premiéra k situaci ve Vězeňské službě, a to pevně na úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?